Já mluvím hlavně francouzsky, německy a taky anglicky.

Bod 3.

Tak co tady vykládáte? Nikdy jste nechtěli jednat. Na objednávku. Nechci říkat, že to chtějí.

Jaké politické čistky? Vy mně říkáte, že já jsem nekompetentní?

A vy mluvíte o rozpuštění Sněmovny? Chcete předčasné volby? Já s tím problém nemám. Takže já bych byl strašně rád...

Náš symbol korupce a demagogie.

To, co jsem zavedl já na Ministerstvu financí. A víte, jak se kontrolovalo za pana Kalouska? No nebyl žádný plán!

Takže on nám tady bude vykládat, jak se kontroluje. Já si myslím, že od mého nástupu se kontroluje nestranně.

Já ten GIBS nechci řešit.

A tady pan Kalousek říká, že proč já.

No že možná došlo k porušení zákona veřejných zakázek.

O tom se chcete bavit? Já mám na to dopisy.

Ale hlavně aby ti vaši lidé šli do toho spisu.

Na straně 5 se pak dočteme:

A mám problém s jeho hospodařením.

Vrátím se na začátek. Já vystupuji aktivně a myslím si... Máme jasný plán vyjednávat. Tak jsme se na tom domluvili, tak já nechápu, proč říkáte, že nevyjednávám a nejsem schopen vyjednávat. Myslím si, že to je jedna z mých silných stránek, že vyjednávám. Ale zkuste mi říct, dejte mi ten recept, protože já samozřejmě jsem nezkušený politik a já to asi ani neumím.

Neříkejte, že jsme pět měsíců v demisi.

To nejsou ani tři měsíce.